Zahvaljujem se ovlašćenoj predstav-nici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Za našu decu" Reč ima ministar finansija. Samo da se nadovežem, gospođo Tomić, na to o čemu ste vi govorili. Jedna od najvažnijih kategorija, ako tako mogu da se izrazim, građana Srbije su oni na kojima počiva budućnost naše zemlje, mladi. Ja se slažem potpuno sa vama da ne bi trebalo da bude spora oko toga da na svaki način njima treba pomoći, kako bi pronašli dovoljan razlog da ostanu u svojoj zemlji i da svoje snove ostvare ovde, a ne u nekoj Kanadi, SAD, Australiji, itd. Neću da se vraćam na poreske olakšice o kojima ste vi govorili, apsolutno ste potpuno u pravu. Dakle, mi smo doneli čitav niz zakona, podzakonskih akata, kojima podržavamo i promovišemo zapošljavanje mladih u smislu smanjenja poreza, smanjenja doprinosa prilikom njihovog zapošljavanja, program "Moja prva plata", koji je pokazao izuzetan uspeh takođe, kao i ova mera - isplata 100 evra. Međutim, ono što hoću da vam kažem je oko tog licemerja pojedinih ljudi koji govore o tome da treba mlade zadržati, treba im omogućiti bolju i sigurniju budućnost u našoj zemlji, a onda su nekako protiv svih mera koje radimo. Ja ću vam reći, na osnovu mojih razgovora koje stalno imam i sa predstavnicima studentskih udruženja, za njih je najvažniji taj optimizam, ta sigurnost, da znaju da predstoje bolji dani i da je Srbija već na pragu visokih stopa ekonomskog rasta. Vide i nove auto-puteve, nove škole, ulaganja u univerzitete, mogućnost da pronađu posao, mogućnost da zarade. Mi se borimo iz godine u godinu da povećavamo prosečnu zaradu i stalno govorimo, rastu plate u javnom sektoru, rastu penzije, dižemo minimalnu zaradu, sami ste rekli, 2011. godine minimalna zarada je bila 15.700 dinara, od 1. januara ove godine je 35.000 dinara. Zašto to radimo? Zato što nam se na takav način povećava prosečna zarada u Srbiji. Smejali su se predsedniku Vučiću kada je rekao da će prosečna zarada biti 500 evra do decembra 2019. godine, onda smo to obećanje ispunili i cilj ostvarili. Sada kažemo - 2025. godine do decembra prosečna plata u Srbiji biće 900 evra. Malo pre sam rekao, 3,9 milijardi stranih direktnih investicija prošle godine. Pa, to je ono što mladi žele da vide. Oni žele da vide i da znaju da se iz godine u godinu bolje živi u našoj zemlji, da imaju mogućnost da pronađu posao, ali takođe i da ga promene, pošto imamo veliki broj fabrika koje se otvaraju, mogu da pređu sa manje plate na veću platu i to je ta konkurencija koja već postoji na tržištu rada. Naime, 2012. godine stopa nezaposlenosti u našoj zemlji bila je 25,9% Svaki četvrti u Srbiji bio je nezaposlen, pri čemu je stopa nezaposlenosti među mladima bila 50% Kakvu su tada ideju i želju da ostanu u Srbiji imali naši mladi? Malu ili nikakvu. Sada, kada imate stopu nezaposlenosti 10%, kada imate mogućnost da birate između poslova, kada vidite da vam plata iz godine u godinu raste, da se vrednuje vaše znanje, vaša sposobnost, vaše veštine, to je najvažniji faktor koji opredeljuje mlade da ostanu u ovoj zemlji i da svoju budućnost ostvare ovde. Onda mi na sve to kažemo - pa, da, dodatno ćemo još dati poreske olakšice, rasteretiti plate koje se plaćaju onima koji se prvi put zapošljavaju, uvesti dualno obrazovanje, koje je pokazalo sjajne rezultate i zato imate situaciju da nam je stopa nezaposlenosti među mladima danas duplo manja nego 2012. godine. Ovo što radimo sada, isplata 100 evra, samo je još jedan način da im pokažemo da država računa na njih, da ih nismo zaboravili i da im pomognemo da i oni umanje negativne posledice Kovida - 19. Licemerje o kojem sam malo pre govorio, kada kažemo da hoćemo da zadržimo naše mlade, da hoćemo da idemo sa povećanjem plata, oni kažu - zašto povećavate plate toliko puno, ugrozićete javne finansije. Čekajte, ljudi, hoćete da povećavamo plate pa da na takav način damo potrebnu sigurnost i budućnost našim mladima, da vide da ostanu ovde, ili nećete? Ali, dobro, to su neke stvari sa kojima se stalno suočavamo. Na kraju krajeva, odgovornost je na Vladi, na predsedniku Vučiću, na svima vama i nama ovde, da se bavimo odgovornom ekonomskom politikom i da ta politika ima rezultate, a kroz stopu rasta, kroz stabilnost naših javnih finansija, ta politika definitivno ima rezultate. Za kraj, samo da ne zaboravim, još jednom da se nadovežem na ono što je Aleksandra Tomić rekla, od 1. januara, da vas podsetim, dodatno rasterećenje zarada, povećali smo neoporezivi deo zarada sa 18.300 dinara na 19.300 dinara i takođe smo ukinuli doprinose za PIO fond u iznosu od 0,5% To već radimo tri godine unazad. Pre tri godine opterećenje na zarade bilo je 63%, sada je već ispod 61% Dakle, postepeno ali sigurno iz godine u godinu održavamo obećanje i smanjujemo opterećenje na zarade, upravo stimulišući otvaranje novih radnih mesta, otvaranje fabrika, dajući priliku i mladima da se zaposle. To nikako ne smemo da zaboravimo, dakle, osim svih stvari koje radimo i koje su usmerene ka povećanju plata, povećanju penzija, kapitalnim investicijama u našoj zemlji, takođe jedna od obećanja su poreske olakšice, smanjenje poreza i doprinosa na plate, jer time upravo podstičemo zapošljavanje, a borimo se godinama unazad za svako novo radno mesto, za svaku novu fabriku, a upravo brojke i cifre to i potvrđuju u smislu stope nezaposlenosti, odnosno stope zaposlenosti koja je nikada viša u našoj zemlji. Pošto nema više predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika. Uvaženi ministre finansija gospodine Mali, poštovane kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić. Dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji.

Moja politika i politika našeg predsednika Srbije jeste ta da želimo da svaki čovek u našoj Srbiji živi isto. Ja ću kao i do sada podržati Predlog ovog zakona zato što je ovo nešto što vredi, ovo je nešto što daje podršku našim mladim ljudima onim kojim su od 16 do 30 godina, onima koji su sada na fakultetima, koji sada mogu da dobiju određena sredstva, da tim sredstvima mogu sebi da obezbede nešto što možda nisu planirali. Velika stvar jeste što naša država ima stabilnost, što kroz program koji je Vlada Republike Srbije, koji je naš predsednik Republike Srbije još u vreme kada je bio predsednik Vlade od 2014. godine pa na ovamo finansirao. Sve su to stvari koje su veoma pozitivne. U ovoj teškoj situaciji, kada je Kovid, kada je pandemija Kovida, mi kao država, kao sistem radimo izuzetno dobro. Ministarstvo zdravlja, prosvete, sve na najbolji način funkcioniše. Vi, uvaženi ministre, na čelu Ministarstva finansija radite posao na najbolji način, a to je sve vidljivo kroz program koji Vlada i država Srbija daje svakom čoveku, bez obzira da li je on mlađi, da li je stariji, da li je zaposlen, da li je nezaposlen, da li je penzioner. Još jednom, ja ću podržati predlog ovog zakona, s tim što bi bilo dobro da u narednom periodu, da u ovoj godini, 2022. godini, obezbedimo mogućnost da se obezbede veća oslobađanja za one opštine koje su nerazvijene opštine, kao što su Svrljig, Bela Palanka, koje su demografski ugrožene, jedne od najugroženijih. U tim sredinama da se poveća to oslobađanje za poreze na zaradu, za zdravstvo, sve one poreze kojih ih sada polako, ali sigurno oslobađate. Još jednom, podržaću Predlog zakona zato što je to dobro. Očekujem da ćemo imati mogućnost da u narednom periodu obezbedimo više sredstava za svakog mladog čoveka, za svaku mladu osobu i za one koji žive u područjima sa otežanim uslovima života, gde je stvarno malo drugačije da se živi. Hvala još jednom. Svaka čast, ministre, što radite svoj posao u okviru Ministarstva finansija. Zahvaljujem.

Poštovani ministre, poštovani narodni poslanici, SDPS će, naravno, podržati današnji predlog koji je na dnevnom redu, pre svega, jer ga posmatramo kao deo jednog sveukupnog paketa pomoći, dakle, jedan deo mozaika koji je počeo da se sklapa još na proleće 2020. godine. Ono što je važno, to je da su mere koje su donete u tom trenutku bile pravovremene, dakle, u pravom trenutku. Zato nema sumnje da ćemo podržati ovaj predlog, jer se pokazalo do sada da svaka mera koja je doneta i koja je došla od strane Vlade Srbije, bilo da se radi o pomoći upućenoj direktno građanima ili da se radi o pomoći koja je upućena privrednicima, da se svaka ta pomoć višestruko isplatila. Naravno, ono što je najvažnije, to je da je i Vlada Srbije, a i mi ovde u parlamentu smo podržali takve odluke da se podrži, pre svega, naš zdravstveni sistem, jer je zdravlje građana bilo na prvom mestu, i dan danas je na prvom mestu. Važno je da naš zdravstveni sistem funkcioniše na jedan dobar način, da nismo imali paralisano zdravstvo za vreme trajanja korone, ali takođe ono što je važno, to je da funkcioniše privreda. Kada je počela pandemija zbog virusa Kovida, najveći strah je upravo bio da će privreda da se parališe, da se neće održati nivo privrednih aktivnosti. Poseban je fokus bio na tome da se sačuvaju radna mesta, dakle, da ne dođe do zatvaranja fabrika i da sačuvamo tu stopu nezaposlenosti, da bude na prihvatljivom nivou. Mislim da mi danas možemo da konstatujemo da smo napravili ogroman uspeh i da smo taj cilj, koji smo postavili na početku, ispunili. Ono što je važno, takođe, jeste da je i Vlada postavila prioritete na samom početku, odnosno da je dobro locirala one oblasti gde je pomoć najpotrebnija. Ministar je malopre govorio o tome da je turizam bio jedna od grana koja je pretrpela velike gubitke, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Zato je ta pomoć koja je došla hotelijerima bila dobrodošla. Takođe, dobre su bile i one pomoći koje su se odnosile na isplatu minimalnih zarada. U istom tonu mogu da govorim i o ovoj pomoći koja dolazi mladim ljudima. Smatram da je to jedan dobar signal za naše mlade, da država misli o njima. U svakom slučaju, smatram da će taj novac koji ode u ruke mladim ljudima, da se vrati natrag u sistem, jer će oni kupovinom nekih proizvoda ponovo taj novac upumpati, deo novca, u budžet i na taj način, zavrtećemo jedan točak, kao što to radimo sve vreme, i održati nivo privrednih aktivnosti. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima potpredsednica Narodne skupštine, narodna poslanica Marija Jevđić. Poštovani ministre, na današnjem dnevnom redu imamo jedan, ali jako važan zakon, kojim se omogućava davanje direktne pomoći našim građanima koji imaju od 16 do 29 godina. Čitajući predloženi zakon, vidim da ste radili široko analiziranje stanja u državi tokom, ali i po završetku vanrednog stanja. Pokazali smo da su finansije stabilne, a da sa druge strane, brinemo za naše građane i da je država tu kada je najpotrebnija. Bilo je komentara da je planirana jednokratna pomoć veliki trošak, ali kada se prioriteti definišu na vreme i na pravi način, onda ne postoji problem da se novac uloži u prave stvari, a prava stvar je upravo i predloženi zakon, jer ova grupa građana, na koje se odnosi pomoć, je u fazi školovanja ili su upravo završili školovanje. Njima je potrebno više vremena da ostvare zaposlenje, da steknu iskustvo kako bi se kvalifikovali na tržištu rada. Zbog toga ova novčana pomoć će im značiti. Na nama, odnosno na Vladi je da sačuva tržište rada, da radi na tome da dovede i da otvorimo što više fabrika, da dovedemo što više investitora. I kao što smo mogli čuti iz današnjeg izlaganja mog kolege iz poslaničke grupe JS Živote Starčevića, danas u Jagodini predsednik JS Dragan Marković Palma razgovara sa predstavnikom nemačke kompanije „Fišer“ o proširenju postojeće fabrike, kao i o dovođenju drugih nemačkih kompanija. Mislim da je to najbolja pomoć našim građanima, omogućiti im da rade i da svojim radom izdržavaju i proširuju svoje porodice. Primer Jagodine, gde je Dragan Marković Palma doveo 12 stranih investitora treba da bude podstrek i drugim lokalnim samoupravama, da iskoriste svoje kapacitete i da ne čekaju samo na državu i na Vladu, već da se sami bore za svoj grad, za svoju opštinu, za svoje sugrađane. Mi smo kroz naš rad godinama unazad pokazali da su mladi za nas zakon, da su mladi naša budućnost i da sve što radimo, gradimo i pravimo nema nikakvu svrhu ako nam se deca ne rađaju, ako nam sela puste, ako nam mladi napuste zemlju. JS svaku odluku i svaku pomoć koju je Vlada Republike Srbije uputila našim građanima i preduzećima u vremenu pandemije je podržala i uvek ćemo podržavati svaki predlog kojim se poboljšava život običnog građanina. Ministar Mali je najavio i 14. januara pomoć od 10.000 dinara svim zdravstvenim radnicima i to je još jedan način da im se kao država zahvalimo za svaku žrtvu koju su podneli tokom pandemije. JS je takođe prepoznala svaki trud naših zdravstvenih radnika i u organizaciji JS i Dragana Markovića Palme 1.000 zdravstvenih radnika je prošle godine letovalo u Paraliji i preko 300 lekara i medicinskih sestara je boravilo dva puta po sedam dana u Egiptu. Za april ove godine je planirano da 140 zdravstvenih radnika letuje u Egiptu i to sve zahvaljujući sponzorima i dobrim prijateljskim odnosima Dragana Markovića sa mnogim prijateljima u Egiptu i Grčkoj. Kada sam na početku rekla da podržavamo brigu o mladima, jer to je jedan od postulata našeg stranačkog programa, to nisu samo prazne reči. Godinama unazad tamo gde imamo moć odlučivanja, kao što je u Jagodini, deca završnih razreda osnovnih i srednjih škola letuju na crnogorskom, odnosno grčkom primorju, studenti prve godine fakulteta odlaze u Beč, gde mogu da vide kako izgleda studentski život u jednoj od najlepših prestonica Evrope. Htela bih da pohvalim to što ste na vašem instagram profilu bili dostupni svim građanima da odgovarate na sva pitanja i sve nedoumice koje se tiču davanja pomoći i mladima, kao i penzionerima 20. februara, kao i zdravstvenim radnicima. To je dobro da budete otvoreni, da budete tu na, da kažem, dohvat ruke svakom građaninu, jer tako pokazujete da sve ono što kažete, da briga o građanima nije samo čist marketing, nego da vi stvarno i da kao predstavnik Vlade i da kao Vlada brinete o svim građanima Republike Srbije, JS to podržava. I kao što sam rekla, uvek ćemo podržavati svaki način da se pomogne našim građanima, a pogotovo kada se ta pomoć odnosi na mlade.

Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, danas je na dnevnom redu Predlog zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid 19 izazvane virusom SARS-KOV2. Na samom početku svog izlaganja, želim da ukažem na veoma zabrinjavajuću činjenicu i našu dugogodišnju realnost, a to je da je Srbija jedna od zemalja sa najstarijom populacijom u Evropi i sa jednom od najviših stopa emigracije mladih. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Republici Srbiji u periodu januar-novembar 2021. godine broj novorođenih iznosio je 56.648, a broj umrlih 123.492, što je čak za skoro 26.000 više u odnosu na celu 2020. godinu. Ovom trendu depopulacije posebno je doprinela i pandemija sa kojom se već dve godine suočavamo, a koja je pored svojih zdravstvenih rizika uticala i na povećanje rizika od različitih oblika nasilja u porodici i među mladima, pa smo u poslednje vreme, nažalost, često mogli da čujemo o vršnjačkom nasilju, bilo je različitih oblika zlostavljanja u porodici i nasilja koja su okončana najgorim mogućim ishodom. Svemu ovome treba stati na put i uspostaviti adekvatne mehanizme borbe. Na nama narodnim poslanicima je da usvajanjem dobrih zakonskih rešenja pružimo osnovu za dalje korake. Jasno je da ova Vlada i svi mi u ovoj sali radimo sve kako bi našim građanima omogućili što bolje uslove za život, kvalitetan životni standard, a našu ekonomiju i privredu da održimo i učinimo jakom i stabilnom. U skladu sa tim bilo je više pozitivnih mera pomoći privredi i građanima od izbijanja pandemije, do ove mere o kojoj danas govorimo. Ne bi bilo loše da podsetimo naše građane na prvi paket mera pomoći privredi i građanima koji je usvojen u vreme vanrednog stanja u vrednosti od 5,1 milijarde vera, što je bilo 11% BDP Srbije. Pored brojnih mera podrške privedi, deo ovog paketa odnosio se na direktnu pomoć svakom punoletnom građaninu Srbije u iznosu od 100 evra. Drugi paket mera usvojen takođe 2020. godine nadovezuje se na prethodni i imao je za cilj da sačuva radna mesta. Vredan je 66 milijardi dinara i podrazumeva isplatu 60% minimalne zarade u avgustu i septembru, kao i oslobađanje od poreza i doprinosa na zarade za jedan mesec. Treći paket ekonomskih mera pomoći građanima i privredi vredan 249 milijardi dinara usvojen je u februaru 2021. godine. Odnosi se na direktnu pomoć najugroženijim i onim sektorima koji su najviše pogođeni usled pandemije, preduzetnicima, mikro, malim, srednjim ali i velikim preduzećima, podršku ugostiteljskom sektoru, hotelima, turističkim agencijama, sektoru prevoznika putnika i drumskog saobraćaja, kao i jednokratnu novčanu pomoć građanima i produženje garantne šeme u svrhu održavanja likvidnosti privatnog sektora. Krajem decembra 2021. godine usvojili smo izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom. Od 1. januara 2022. godine, roditelji će za svako prvorođeno dete od države dobijati po 300 hiljada dinara, a sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete primiće od države jednokratnu pomoć od 100 hiljada dinara. Ovo je svakako jedan od prioriteta državne politike, s obzirom na lošu demografsku sliku. S obzirom na to da je u Srbiji prošle godine u privih 10 mesecu umrlo 25% više ljudi u odnosu na isti period prethodne godine, nadamo se da će ove mere bar donekle uticati na porast nataliteta i osnažiti porodicu. Zajednički zadatak države i lokalnih samouprava jeste da se mere ovakve politike usklade sa specifičnostima lokalne sredine i da se u lokalnoj zajednici stvore takvi uslovi da mladi požele da ostanu u svojim mestima. Mladi su prepoznati kao jedna od najugroženijih kategorija u našem društvu, posebno u pogledu prvog zaposlenja nakon školovanja i pozicije na tržištu rada. Prema Zakonu o mladima, mladi u Srbiji predstavljaju kategoriju lica od navršenih 15 do navršeni 30 godina. Omladina je prepoznata u velikom broju međunarodnih dokumenata, zakona, brojnim strategijama iz različitih oblasti i resora. Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku iz 2019. godine, ova kategorija činila je šestinu ukupnog broja stanovnika. I ako većina živi u gradovima, nije mali broj onih koji žive u ruralnim sredinama i prigradskim naseljima, oko 39%, što govori u prilog tezi koju sam prethodno iznela, a odnosi se na to da mladima treba da se omogući da ostanu, da žive, rade i stvaraju svoje porodice u sredinama iz kojih dolaze. Na nama je odgovornost da radimo na obezbeđivanju elementarnih ulova za život svakog mladog čoveka i stvaranju jednakih šansi da svako od njih razvija svoj talenat i gradi sopstveni uspeh. Na kraju ovog obraćanja, htela bih da iskoristim priliku da čestitam svim građanima Republike Srpske tridesetogodišnjicu njihove državnosti, da im poželim sreću i zdravlje u Novoj godini, kao i snage da istraju pod pritiscima koji se sve jače osećaju. Velika je stvar i snažna je poruka što su premijerka Republike Srbije, Ana Brnabić, i predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Ivica Dačić, zajedno sa pojedinim ministrima iz Vlade Republike Srbije, prisustvovali ovom jubileju i tako i na simboličan način pokazali da stoje zajedno na braniku svih naših sunarodnika, bez obzira za koje strane oni bili. Nažalost, mi smo svedoci uvođenja sankcija 1992. godine. Tada su članovi ekonomskog saveta Vlade Srbije, na čelu sa akademikom Ivanom Maksimovićem, razmatrali uvođenje sankcija i razmatrali mere koje treba preduzeti. Ono što je važno i što se iz stenografskih beleški vidi jeste da su očekivali da sankcije traju tri meseca ili najviše šest. Znamo da su te prve sankcije trajale nešto više od tri godine. Posle ovoliko godina iskustva, važno je naglasiti da ovakve mere nikada nisu niti su samo uperene protiv pojedinaca. Zato je važno na svakom mestu iskazati jedinstvo i odlučno biti i u dobru i u zlu, jer samo jedinstveni možemo prebroditi izazove koji se sada i jasnije nadziru. Puna podrška zajedništvu. Zahvaljujem.

Poštovani gospodine ministre, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, ponosim se time što ću kao narodni poslanik u Skupštini Srbije danas glasati za Zakon o registru mladih državljana od 16 do 29 godina, do navršenih 30 godina u stvari, kojima se uplaćuje novčana pomoć od 100 evra za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid - 19. Jednako tako sam ponosan na to što je Skupština Srbije, ova Skupština, što smo mi zajedno 29. decembra prošle godine usvojili izmene i dopune Zakona o finansijskoj pomoći porodicama sa decom kojima će od 1. januara, kojima se već od 1. januara ove godine povećava roditeljski dodatak za prvo dete na 300.000 dinara. Ovi zakoni su ispunjenje, jednostavno, onih obećanja koje je dao predsednik Vučić. Država pomaže mladima koji su u fazi školovanja, odnosno onima koji su upravo završili školovanje. Aleksandar Vučić je na godišnjoj konferenciji za štampu u Palati Srbije rekao da je naša zemlja zbog korona virusa izgubila mnogo ljudi i da danas nema nikoga u Srbiji ko nije izgubio nekog svog. Međutim, primetio je da se u tom procesu nije dovoljno brinulo o mladima i rekao je: "Brinući o životima onih koji imaju određene bolesti, našim starijim ljudima, majkama, očevima, bakama i dekama, zaboravili smo na mlade ljude, na osnovce, srednjoškolce, studente, mlade koji su završili školovanje o kojima se niko nije brinuo ili nismo dovoljno brinuli. U svom novogodišnjem obraćanju javnosti, predsednik je 30. decembra prošle godine najavio i obećao da će pomoć države dobiti preko tri miliona građana. Predsednik je rekao da bez dece nema budućnosti i da će država uložiti stotine miliona evra u demografske mere i u politiku nataliteta. Za treće dete će dodatno dobiti tokom 10 godina po 100 evra mesečno. Za četvrto dete majke će dodatno dobiti tokom 10 godina i još po 150 evra mesečno. Majke koje rode dvoje će dobiti jednokratnu pomoć od 400.000 dinara, odnosno majke koje rode troje će dobiti 500.000 dinara jednokratne pomoći. Država će nastaviti da pomaže i ovom značajnom merom, pomoći će ženama sa 10 do 50% cene za kupovinu manje kuće ili stana, a milion mladih po ovom zakonu od 16 do 30 godina dobiće 100 evra jednokratno ove pomoći. Zdravstveni radnici će dobiti 10.000 dinara, penzioneri će dobiti 20.000 dinara i ono što je bitno, predsednik je lepo rekao i to je gospodin ministar finansija takođe ponavljao i to su značajni podaci, što se tiče rasta BDP mi smo prošlu godinu završili sa stopom rasta od 7,5% Mi smo po tome možda i najuspešnija zemlja Evrope zbog toga što jednostavno Irska koja je prva ima prihode koji su neuporedivi sa bilo kojom državom drugom zbog toga što su u Irskoj praktično registrovane sve velike multinacionalne kompanije, pa ona ima nenormalne prihode po tom osnovu. Dakle, možemo smatrati da je Srbija zvanično i u ovoj i u prošloj godini će biti zemlja koja će imati drugi najveći rast u Evropi, a praktično prvi. Kad već rezimiram rezultate, podsetiću da je zdravstvo jedan od stubova države Srbije. Predsednik Vučić i Vlada su najzaslužniji za to što je Srbija jedan od lidera u borbi sa korona virusom. Podsetiću, izgrađene su tri kovid bolnice, rekonstruisani su ili se rekonstruišu četiri klinička centra i 19 opštih bolnica. Nabavljene su sve moguće vakcine, svi mogući lekovi. Proizvodimo vakcine. Lično molim građane - vakcinišite se, nosite maske, perite ruke, vakcine su bezopasne, bezbolne i besplatne, poštujte savete lekara. Još jedna važna stvar koju treba reći, jer je važna za građane i državu, za pet dana 16. januara ove godine izađimo svi na referendum o promeni Ustava koji se tiče samog pravosuđa i načina izbora sudija. Ja ću na tom referendumu zaokružiti – da kao odgovor na pitanje. Važno je da pružimo podršku predsedniku Vučiću pred izbore u aprilu tako što ćemo da zaokružimo – da na referendumu. Hoćemo da pravosuđe bude još slobodnije, ono je naravno uvek deset godina ekstremno slobodno, ali hoćemo da evo da bude još slobodnije i time osiguravamo da se čak ni u teoriji više ne može ponoviti ono žuto uništavanje pravosuđa iz 2009. godine i time ojačavamo i našu podršku evrointegracijama. Cilj ovih ustavnih promena je da se pravosuđe oslobodi i ovo malo uticaja politike koji postoji i da se uskladi sa zakonodavstvom EU. To jednostavno znači da sudije i tužioci više neće birati predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, odnosno Vlada i Skupština, već vrhunski pravnici. Rezimiriću, i to je bitno na početku ove godine, rezimiraću i lažne ekološke proteste, izvršiću jedno poređenje. Nedavno pred Novu godinu smo imali ogromne proteste u Holandiji protiv epidemijskih mera, a u Srbiji smo takođe i prošle i pretprošle nedelje imali nejake, a lažne ekološke proteste i oni su pokazali, i jedni i drugi protesti, kako izgledaju navodno tiranska Srbija i navodno demokratska Holandija. Koja je razlika između Srbije i Holandije? Pa u Holandiji danas i uvek policija nemilosrdno mlati protestante kovidiote bez milosti, pazite, gazi ih konjima, grizu ih psi, polivaju ih po zimi vodenim topovima. Nema milosti u demokratskoj Kraljevini Holandiji i tako radi navodni demokrata premijer Mark Rute. U Srbiji na lažnim ekološkim protestima, kao i uvek, policija mazi protestante, lažne ekologe, a ovi blokiraju puteve i maltretiraju građane. Setimo se da su pretprošle godine u julu, kovidioti u Srbiji mlatili policiju, lomili noge i glave policajcima, bilo je povređeno što teško što lakše njih 140, gazili su policajce. Srbija je majka čak i za one koji nisu u pravu kao što su ovi protestanti. Srbija je raj za protestante i tako radi navodni tiranin Aleksandar Vučić. U pokušaju, i ovo je važno da parira novogodišnjem intervjuu predsednika Vučića koji sam pominjao, Dragan Đilas je postao pokvarena ploča, počeo je da vrti iz godine u godinu iz meseca u mesec jednu te istu laž. U novogodišnjem intervjuu svom „Danasu“ Đilas je, zamislite, negirao pitanje, odnosno tvrdnju novinarke Jasmine Lukač da je bio na vlasti, evo citiram, kaže amnezirani Đilas - ne razumem kako mislite da se vratim na vlast. Kao što znate ja sam kao gradonačelnik bio vlast samo u Beogradu, a ne na nivou Srbije. Pazite, odakle Đilasu poriv da direktno slaže novinarku i čitaoce, mislim da li je putem amnezije zaboravio? Ljudi moji, on je dve godine bio ministar za NIP. To nije naravno ministar za ništa ili ni za šta, nego je bio ministar za Nacionalni investicioni plan dve godine, a on kaže - nisam bio vlast na nivou Srbije. Pa čoveče, bio si dve godine vlast na nivou Srbije i kao što je ovo slagao Đilas je u tom intervjuu nastavio da laže, jer zapravo taj čovek i nikada ne govori istinu. Rezimiraću i podatke o nasilju koje se dogodilo dva puta i pre Nove godine i posle Nove godine i koje niko ne osuđuje. Evo, pre neki dan, posle Nove godine izveden je 63 vandalski napad na prostorije SNS u Srbiji, odnosno konkretno u Adicama u Novom Sadu i niko od zaštitnika, poverenika i tzv. boraca za ljudska prava nije osudio ovo nasilje. Vučić i njegova porodica su naravno glavne mete, prostorije razbiju, a Vučića i njegovu porodicu hoće da ubiju i o tome je govorio onaj sjajni film koji je prikazan Tome Lovrekovića pre neki dan na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Rezimiraću i približavam se kraju i rad Skupštine Srbije. Ponosan sam na to što smo mi poslanici Skupštine Srbije od avgusta 2020. godine imali 62 zasedanja i što smo usvojili 241 zakon. Po hitnom postupku izglasali smo još 17 propisa i 159 drugih akata. Parlament je zasedao 131. dan sa 400 tačaka dnevnog reda, a rezimiraću u jednoj rečenici i svoj rad. Nisam odsustvovao nijednom sa sednice Skupštine, glasao sam za sve zakone, govorio sam 74 puta, ovo je 75, sedeo sam u sali non stop, radio u i učestvovao u radu odbora, pripremao govore i tekstove za medije, uvek sam podržavao kolege poslanike. Kratko, završna upadica, upravo je javljeno, Teniski savez Australije i turnir „Australija Open“ su upravo zvanično objavili da je Novak Đoković zvanično i postao prvi nosilac na turniru „Australija Open“ i ponosan sam na to što je država Srbija i što smo svi mi najsnažnije podržali Novakovu borbu za pravdu, a za Božić je Srbijom kružila jedna dosetka koja glasi ovako – pa da je mogao svaki Srbin bi za Božić ispekao kengura umesto prase. Ovaj zakon će pomoći mladima je jedan od milion dokaza da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić državnik i otac jedne nove bolje Srbije. Predsednik Vučić uzdiže Srbiju, gradi Srbiju, vakciniše Srbiju, leči Srbiju, leči prošlost u sadašnjosti radi budućnosti. Živela Srbija. Hvala vam.

Zahvaljujem. Uvažena predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, rezimirajući Predlog zakona koji je pred nama ja sam u obrazloženju Zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina pronašla sledeće stvari koje su mi izgledale vrlo interesantno, a samim tim i ono što ima kazati a tiče se samog Predloga zakona. U obrazloženju je navedeno da bi ovaj zakon omogućio ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled pandemije Kovida-19, pa onda takođe kaže je neophodan nastavak preduzetih mera, ciljane podrške državljanima Republike Srbije od 16 do 29 godina koji imaju za cilj povećanje privrednih aktivnosti u stvaranju uslova za poboljšanje društvenog položaja ove kategorije lica kao oblasti od opšteg interesa u Republici Srbiji. Takođe, tu ima jako bitnih stavki jer svi smo se ovde zajednički složili da kategorija mladih je jako bitna za sve nas, jako bitna za našu državu jer definitivno mladi su ti koji treba da nas vode u bolju budućnost. Ono što nedostaje u ovom obrazloženju jeste procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona. U obrazloženju je navedeno da će sredstva biti obezbeđena, odnosno da su sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije. Smatram da je trebalo staviti okvirni iznos koji će biti potreban za realizaciju upravo ovog zakona i jednostavno ovog celog projekta. Obrađujući podatke, odnosno posmatrajući ono izveštaje koji su objavljeni od strane Republičkog zavoda za statistiku objavljenih u godišnjaku demografske statistike u delu gde su vršene procene stanovništva prema starosti i polu zaključuje se zaključno sa 30.6.2022. godine da od procenjenog broja stanovnika u Srbiji gde je okvirno sedam miliona stanovnika ukupan broj mladih od 16 do 29 godina starosti iznosi milion 62 hiljade 380 pripadnika oba pola. Dakle, ako to pomnožimo sa iznosom koji je predviđen da se isplati država će isplatiti okvirno 106 miliona 238 hiljade evra. Što se mene tiče, smatram da je ova mera podsticajna, da je dobra. Međutim, dolazim iz jednog kraja gde se smatra da mladim ljudima ne treba sve dati na gotovo. Iznos od 100 evra ne može u mnogome pomoći nikome od njih, niti da planira neko veliko putovanje ili bilo šta, ali im može pomoći da nešto odrade za sebe, ili kupe knjigu, kako smo to ranije ovde čuli, ili pak sebi priušte neki novi odevni predmet i slično. Međutim, smatram da bi bilo jako značajno ovakva sredstava i ovakve podsticaje odvojiti i ponuditi mladima koji imaju najbolje kreativne ideje, najbolje preduzetničke ideje, da oni ne budu vagoni već da budu lokomotive, da oni budu nosioci projekata, da na konkursima se njima dodele sredstava kako bi upravo oni osnovali svoja preduzeća i samim tim zapošljavali upravo kategoriju mladih od 18 do 29 godina stanovništva. Na taj način bismo pomogli privredni rast, jer ako pogledamo kako stoji stopa nezaposlenosti u Republici Srbiji, baš kod ove kategorije ljudi od 15 godina pa do 24 godine starosti primetićemo da je stopa nezaposlenosti mladih ljudi, da kažemo, iako beležimo rast zaposlenosti, ali ipak imamo da je stopa nezaposlenosti, recimo 23,1%, a od toga veći broj upravo jeste nezaposlenih žena, tako da bi afirmacija mladim ženama u kontekstu zapošljavanja ili pak obezbeđivanja samo doprinosa, odnosno samo zapošljavanja bila od velikog značaja. Takođe, smo imali prilike čuti od predsednice odbora da je Privredna komora Srbije uradila jako puno kada su u pitanju mladi, odnosno da je imala niz inicijativa kroz sekciju za mlade, što je takođe pohvalno, ali trebamo uzeti u obzir, ja se izvinjavam, uzeti u obzir i činjenicu da tim i takvim projektima se obuhvata jako mali broj, recimo, konkretno u ovom projektu bilo je četvoro mladih koji su bili obuhvaćeni. I na kraju, obzirom da mi vreme već ističe, ja se zaista moram osvrnuti kao pripadnica bošnjačkog naroda, moram se osvrnuti na zbivanja koja su se desila u Priboju i Novom Pazaru, i kazati da mi je drago što Republika Srbija i što će predsednik države sutra biti u Priboju, što ova država pokazuje i Vlada nastoji pokazati da ova država pripada svima, da pripada kako bošnjačkom narodu, tako i srpskom narodu ili obrnuto, kako god želite. Moram se osvrnuti i kazati da kao neko ko je rođen u Novom Pazaru, ko je celi svoj život, a samim tim mogu kazati da imam jako puno i godina, provela sam u dobrim susedskim odnosima i u prijateljskim odnosima sa pripadnicima srpskog naroda i ovakva dešavanja su zaista apsolutno pogubna. Mi smo imali prilike da u Priboju za one koji su trebali biti čuvari reda i mira, koji su trebali ulivati bezbednost, osećaj bezbednosti kod svih nas, mi smo kod njih imali prilike čuti izlive jednog apsolutnog nacionalizma, poziva na zlostavljanje i ubijanje, što je zaista sramno i strašno. Takođe, pored toga kada govorimo o mladima, za mene je neprihvatljiva činjenica, kao ni za moje prijatelje, pripadnike srpskog naroda koji žive u Novom Pazaru, da imamo manifestaciju mladih ljudi koji na kružnom toku sa kapuljačama na glavi, sa bakljama u rukama pevaju stihove pesme - za slobodu zlatnu. Šta to podrazumeva sloboda zlatna? Da li to podrazumeva, znači reči te pesme se mogu tumačiti na različite načine, a jedno tumačenje i poruka koja bi mogla biti prihvaćena jeste da to sloboda treba da bude bez drugih naroda, da treba jednostavno etnocentričnost biti apsolutno izražena. Pozivam sve vas, ja sam danas došla iz Novog Pazara, došla sam iako je sneg, maltene vejao sve vreme, došla sam da me čujete, isto onako kako ja čujem vas, došla sam da me čuju građani Srbije, jer Bošnjacima i drugim narodima ovo jeste njihova država. Ja vas molim da sa te strane zaista reagujete i sve one koji pokušavaju da unište naše međuljudske odnose, naše međunacionalne odnose, da im sprečite da to čine. Hvala vam. Poštovana narodna poslanice, s obzirom na osetljivost teme ja vas nisam prekidala, ali imajte obzira da je preostalo vreme za vašu poslaničku grupu bilo tri minuta, a govorili ste šest i po. Nastavljamo. Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujić. Hvala vam, uvažena predsedavajuća. Gospodine ministre i svi građani Republike Srbije koji pratite ovaj prenos uživo – „Hristos se rodi“ Ovo je vreme najsvečanije za nas pravoslavce i ovo je vreme u kome ja ne želim da pričam o lošim stvarima, jer samo po sebi nas podseća na dobre stvari, na lepe stvari, na praštanje. Ono što se ovih dana, slobodno mogu da kažem tako, dešavalos su bili pojedinačni ekscesi koji sigurno neće da ugroze atmosferu i stanje kakvo imaju bošnjački narod i svi ostali u Republici Srbiji. Znači, ako se mi iz Jedinstvene Srbije pitamo, mi i dalje pozivamo na jedinstvo, jer se time bavimo od kada je osnovana Jedinstvena Srbija. Što se tiče današnjeg dnevnog reda i to je ono što je u skladu sa praznicima u kojima se nalazimo, a to je upravo davanje i dobro je što su ovoga puta na dnevnom redu i mladi. To su svi od 16 do 30 godina koji će ovog puta direktno dobiti pomoć. Ukupna pomoć od početka ove pandemije koju je država izdvojila za građane i pored toga što smo mi imali izdvajanja i za privredu, velika izdvajanja za zdravstvo, velika ulaganja u infrastrukturu, pored svih tih izdvajanja Vlada je uspela da nađe skoro devet milijardi dodatnih da podeli građanima Republike Srbije. Znate, mi to kada pričamo o svakoj meri pojedinačno, možda to ne deluje ni veliko, ni ozbiljno, ali ako uzmete u obzir kolika smo država i ako vidimo šta se dešava u okruženju, ovo je svakako za svaku pohvalu. Ono što je dobro, dobro je to što je pored ovih izdvajanja Vlada nije zaboravila ni na lokalne samouprave, ni na gradove. Znači, svi smo mi ministre uspeli od vas, od vaše Vlade da dobijemo dodatna sredstva, kako i one opštine koje nisu dovoljno razvijene, ta sredstva su im značila da lakše mogu u doba ove pandemije da održavaju svoj sistem funkcionalnim, a i sve druge razvijene opštine i gradovi, moram da navedem i Vrnjačku Banju, mi smo razvijeno turističko mesto, ali svakako sva sredstva koja smo od Vlade Republike Srbije dobili smo iskoristili da unapredimo turističku ponudu Vrnjačke Banje i siguran sam da ćemo u narednom periodu mnogostruko više vratiti upravo zato što smo stvorili ambijent u kome lakše može da se zarađuje. Isto tako, kao dobar primer mogu da navedem i Jagodinu koja pored turističkih sadržaja ima ozbiljnu industrijsku zonu. Zašto je to bitno? Zato što je Jagodina uspela da za kratko vreme napravi ozbiljan suficit. To je upravo taj momenat kada na svaki vaš uložen dinar uspemo iz gradova, iz opština da državi vratimo i da jednostavno taj točak koji se neprestano vrti bude sve veći i veći. Svima treba pomagati ministre, ali ja uvek kažem da moramo i da pomognemo pre svega onima koji od dinara znaju da naprave dva, zato što je tu pomoć obostrana. Ono što je danas na dnevnom redu, a to je isplata 100 evra za sve ove mlade ljude od 16 do 30 godina je upravo to što su oni možda najbliži toj mojoj računici da od dinara znaju da naprave dva. Svakako će većina, pre svega mislim na ove mlađe, pamtiti ovih 100 evra, jer ovih dana upravo kada razgovaram sa njima vidim kolika je tu radost i kakva su očekivanja od toga. Slažem se, možda to nije za nekog dovoljan iznos, ali je to jedan dobar podstrek, a pre svega poruka države da misli na mlade ljude. Svaki put kada je Dragan Marković Palma u medije dospeo, znate ono kada kažu – tri hiljade za gospodina, dve hiljade za gospođu itd, to su mnogi znali da kritikuju. Ali, evo šta se dešava, građani takve stvari prihvate i svaka čast svakom onom ko se domaćinski ponaša da uspe da održi sistem funkcionalnim i da pored svih tih izdvajanja nađe mogućnost da pomogne građanima. To je ono što sam rekao u uvodnom delu svog izlaganja. Što se vas lično ministre tiče, vi ste kao ministar finansija te 2018. godine preuzeli jedan ozbiljan resor, to je tada stvarno bio vruć krompir, sećate se tih govora. To sada deluje kao neka daleka istorija, ali danas 2022. godine i prethodne dve godine, ono što ste uspeli, nema šta vama da laskam sada, mi smo budžet izglasali, neće niko ništa ovde više da dobije, ali ste stvarno dali sebe i to se vidi i to se oseća. Ne samo što budžeti stižu na vreme, što smo prosto taj sistem finansija republičkih stavili na noge, ta saradnja sa predsednikom, direktna saradnja sa predsednikom je upravo posledica ovih skoro devet milijardi koje ste uspeli da date građanima Republike Srbije, a da niko ništa ne oseti. Svaku meru koju smo sprovodili ovde, da li je to finansijska ili bilo koja druga, verujte mi da sam ja građanima uspeo da objasnim. Znači, sve ono što se ticalo Ministarstva finansija, a takvih mera je skoro bilo najviše i bile su najblagotvornije i najbolje su delovale na građane, jedu nikako nisam uspeo da im objasnim. Znam da to nije vaša mera, da je to mera Kriznog štaba, ali evo, ako imate možda neko objašnjenje biće mi drago da ja sugrađanima mogu da olakšam.

Iskoristiću priliku da pozovem građane Republike Srbije da izađu na referendum koji je pred nama, naravno ne utičemo na to kako će ko da glasa, imam pravo i javno ovde da kažem da ću ja da podržim taj referendum, a vama ministre želim svu sreću i da nastavite ovakvim tempom da radite i ovakvim merama da nas što češće obradujete ovde u parlamentu. Hvala. Vreme predviđeno za poslaničku grupu je potrošeno. Reč ima ministar finansija. Uvaženi gospodine Vujiću, samo da odgovorim na direktno pitanje koje ste mi postavili. Da, to jeste bila jedna od mera Kriznog štaba. Ja poštujem sve mere koje je Krizni štab doneo. Dakle, tamo sede naši najeminentniji stručnjaci iz raznih oblasti kada je epidemija, medicine u pitanju, i verujem da su imali razloga zbog kojeg su tu meru i doneli. Pretpostavljam da je mera bila upravo da se izoluju naši najstariji sugrađani, da sami mogu da ulaze u prodavnice kako bi nabavili potrebne potrepštine i kako ne bi dolazili u kontakt sa drugim ljudima, kako bi upravo pokušali da sačuvamo njihove živote. U svakom slučaju, ono što je važno, osim brige i ono što je predsednik Vučić govorio na početku još pandemije 2020. godine, imamo dva fronta. Jedan front je borba za živote građana Srbije i mi smo veoma odgovorno prišli tome, nabavili vakcine, nabavili respiratore, nabavili sve lekove koji su potrebni, otvorili nove tri kovid bolnice i upravo kroz takve mere pokušali da maksimalno zaštitimo one naše najugorženije, a naši najstariji sugrađani jesu bili najugroženiji, a i dalje jesu, na kraju krajeva. S druge strane, drugi front je bio borba za ekonomiju i upravo tih 8,7 milijardi evra, odnosno skoro devet koje ste vi rekli, upravo je bilo usmereno ka tome da zaštitimo i sačuvamo našu ekonomiju. Zamislite samo, da li bi bilo moguće uopšte da se vratimo na put rasta i razvoja da smo dozvolili da se zatvore fabrike, da smo dozvolili da ljudi izgube svoja radna mesta, da izgube posao i da smo rekli, kao što je nekada pre bilo kod nekih drugih kriza u nekom prethodnom periodu s nekim drugim vladam, šta god da se desi, kao što je bilo 2008. godine, država nije reagovala, masovno su ljudi ostajali bez posla, fabrike bile zatvarane. Onda su nam trebale godine i godine da dođemo gde smo sada, dakle, da ponovo imamo visoke stope rasta. Dakle, mi smo hteli odgovornom ekonomskom politikom, velikim paketima u smislu novca da obezbedimo da nemamo zatvaranje proizvodnih kapaciteta, da nemamo gubljenje radnih mesta, jer posle sve ponovo da se vrati trebale bi nam godine i godine i mi smo taj scenario maksimalno želeli da izbegnemo i uspeli smo da ga izbegnemo. Tako da, to je bio set mera i zdravstvenih i ekonomskih koji nas je doveo do toga da imamo 7,5% stopu rasta naše ekonomije prošle godine. Reč ima narodni poslanik Vuk Mirčetić. Izvolite. Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, na današnjem dnevnom redu se nalazi jako važan predlog zakona, a to je Predlog zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid 19 izazvane virusom SARS KoV-2. Mogu slobodno da kažem da je 2022. godina za građane Republike Srbije počela dobro, počela je obećavajuće. Od 1. januara 2022. godine, kao što smo i ovde u plenumu pričali, porodica za prvo dete dobija 300.000 dinara. Setimo se, u prethodnom periodu nije bila takva situacija. Za vreme vladavine prethodnog režima pitanje je da li je uopšte bilo novca. Bilo je novca za neke druge stvari, za neke njihove stvari privatne i lične, ali za građane nije. Za drugo dete se dobija 100.000 dinara, plus sve ono što se dobijalo i do sada. Dakle, 10.000 dinara tokom 24 meseca i paušal od 5.000 dinara, dok se i za treće dete dobija 100.000 dinara i sve ono što se dobijalo do sada, 12.000 dinara tokom deset godina i 5.000 dinara paušal. Ovo je važno da pomenemo zbog građana Republike Srbije zato što se danas u medijima nalaze i razni mogu da kažem maliciozni komentari ljudi koji jednostavno pričaju pogrešne stvari. Ovo su činjenice o kojima ste i vi ministre pričali, a pričali smo i mi ovde. Ovo su jasno proverljive stvari. Ono što je važno pomenuti, jeste da je u periodu oko Nove godine 100.000 turista prošlog kroz Beograd. Oni su potrošili oko 100 miliona evra. Kada smo pričali o povećanju plata i penzija, a pričali smo dosta o tome, važno je pomenuti da su plate u javnom sektoru povećane preko 7%, od 1. januara penzije su povećane 5,5% shodno onoj švajcarskoj formuli o kojoj smo takođe pričali. Prvi put u istoriji Srbije minimalac iznosi preko 300 evra. Setimo se, za vreme prethodnog režima prosečna plata je iznosila 330 evra. Dakle, sada pričamo o minimalcu koji iznosi koliko je nekada 2012. godine iznosila prosečna plata. Obećanja koja ste i vi davali i koja daje predsednik Aleksandar Vučić i mi ovde ispunjavaju se i u dinar i u dan. Važno je pomenuti da je Republika Srbija ostvarila istorijski rezultat u 2021. godini kada je u pitanju BDP, jer je BDP prešao 52 milijarde evra. Ako uporedimo sa tom 2012. godinom, jasno se vidi da je za nepunih deset godina stvorena vrednost, dodatna vrednost od oko 20 milijardi evra, jer je 2012. godine BDP iznosio tek 33,7 milijardi evra i to je važno. Važno je i pomenuti i ukupan iznos direktnih stranih investicija. Dakle, 3,9 milijardi imamo direktne strane investicije. Ovakvi rezultati nam pokazuju odgovornost naše politike, odgovornost politike koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić i daju nam mogućnost da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ukupna pomoć koju je Republika Srbija dala građanima Republike Srbije i privredi za oporavak privrede Republike Srbije kroz tri ekonomska paketa iznosi 8,6 milijardi evra. S druge strane, možda je interesantno pomenuti za medije koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, ova godina je počela malo drugačije. Jedan od prvih tekstova koji su objavili jeste bilo sumiranje deset najboljih poteza, oni kažu najboljih poteza, opozicije tokom prethodne godine.

Kolega Bakarec je pomenuo i tačan broj. To je neverovatna stvar. To je zabrinjavajuća činjenica. Vidimo ponovno razbijanje prostorija. Vidimo ponovne neke proteste. Čak sam i pričao u plenumu o tome kada je Vučić, sećate se, izašao i pričao sa građanima i kada su se rešili ti problemi koji se tiču ekologije, ja sam rekao da će verovatno nastaviti, ali će im tema biti neka druga, neka nepostojeća. Evo kako izgledaju sadašnji protesti, ovo je autoput.

Dakle, vi zatvarate puteve kojima prolaze ljudi koji su iz nekog razloga izabrali baš Srbiju, a ne neku drugu državu da prođu i da tuda ostave svoj novac. Znači, tu nije poenta samo u onome što smo mi direktno izgubili, poenta je i u onome što smo indirektno izgubili. Jer, znate, može da se desi vrlo lako da više ti strani ljudi koji dolaze i prolaze kroz Srbiju iz nekih drugih država ne odaberu državu Srbiju, nego odaberu neku drugu državu, jer nisu sigurni da li će njih 20, 30, a vidimo ovde da ih je 20, 30, pa nekih je i više, ali niko nema pravo da vrši teror manjine nad većinom. Manje-više, svi protesti u svim gradovima gde su bili organizovani su prošli isto, imali su otprilike tako nešto ljudi. Evo, ovo je npr. fotografija iz Užica. Zbog toga što je, nećete verovati, predstavnik Jeremićeve stranke, žena je izašla i rekla da nije zadovoljna odzivom zato što nije zadovoljna građanima i građani su krivi zato što su protesti propali. Zamislite kako neko može odgovorno da kaže da hoće odgovorno da se bavi politikom, a da onda za svoj neuspeh okrivi građane Republike Srbije. A zašto je toliko malo ljudi bilo? S jedne strane, građani su krivi što vas neće, je li tako, a vi ste idealni, vi idealno radite sve kako treba. Eto, moramo da podsetimo da ipak građani znaju šta ste sve radili u prethodnom periodu, da znaju da ćete isto to raditi ukoliko dođete na vlast.

Dobro, za neke predstavnike opozicije, kao što su na primer Marinika Tepić, njoj neće biti teško da nađe još jedan dres da doda u svoju kolekciju. Dok ta opozicija koja je predvođena Đilasom, Jeremićem, Marinikom, Tadićem i svim ostalima koji su nazivaju liderima opozicije, a primećujemo da je mnogo lidera opozicije, a nekako i po slikama smo videli da je malo opozicije, oni imaju istu politiku. Politika im je mržnja koja ih okuplja oko predsednika Aleksandra Vučića, imamo nasilne aktivnosti, evo, ovo vam je najnovija nasilna aktivnost, ovo je jedna od prostorija, ponovo jedna od prostorija SNS ovoga puta u Novom Sadu i oni te aktivnosti, ono što je najinteresantnije, nazivaju emotivnim izlivima i kreativnim izlivima. Zamislite da neko dođe i razbije vam prozor kod kuće i kaže – e, pa to je moj kreativni izliv ne znam ni ja čega. Da li je to normalno ili nije, neka se neko drugi stručniji zanima tom temom. Da ne pričamo više o njima i o tim stvarima koje su meni potpuno nekako neverovatne i nerealne, politika koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić je, na sreću svih nas, dosta drugačija. Mi pokazujemo delimo da vodimo računa o našim sugrađanima u ovim trenucima. Zato što se u poslednje dve godine bori bitka na globalnom nivou sa pandemijom korona virusa. Ono što je i predsednik Aleksandar Vučić više puta rekao i, ministre Mali, vi ste to sada i pomenuli, mi smo shvatili da je ovo borba na dva fronta. S jedne strane, imamo borbu na zdravstvenom frontu, s druge strane imamo borbu na ekonomskom frontu. Kada se setimo samog početka te pandemije, kada su mnogo razvijenije države od Srbije vodile računa i borile se da dođu do onih prvih vakcina, Srbija je, zahvaljujući dobrim odnosima Aleksandra Vučića i sa istokom i sa zapadom, uspela da reši taj problem i mi taj problem nismo imali. Mi danas imamo i pet vakcina na raspolaganju, imamo izgrađene četiri kovid-bolnice. Među prvima smo dobili lek protiv korone. U momentu kada smo ga mi nabavili samo su Danska, Litvanija i Slovenija imale taj lek. Čak su i lekari i medicinsko osoblje zaposleni da bi pomogli ovu borbu, jer je ovo borba za živote građana Republike Srbije. U decembru prošle godine, znači pre nekih, koliko je to, dve nedelje skoro, mi smo zaposlili, Republika Srbija je zaposlila 711 mladih lekara, medicinskog osoblja, tehničara itd. Mi smo zahvalni njima što su oni u prvim redovima već evo skoro dve godine. Baš je zato važno da napomenemo da će 14. januara njih od 129.000, koliko ih ima u zdravstvenom sektoru, dobiti pomoć države u iznosu od 10.000 dinara. I pored te uspešne borbe u zdravstvenom sektoru, mi ni u jednom jedinom trenutku nismo zanemarili borbu za ekonomiju i kroz tri ekonomska paketa Republika Srbija je pomogla i građanima i privredi, a ukupna vrednost je, kao što smo već pomenuli, 8,6 milijardi evra. I kao što znamo, naši penzioneri će dobiti u februaru i pomoć od 20.000 dinara. Relativno često razgovorima sa mladima dobijam pitanje – a zašto toliko pomažete penzionerima, što su oni toliko bitni, zašto ne mislite na nas? Prvo, kroz ove pakete mera svi građani Republike Srbije, to je važno pomenuti, su dobili određen iznos, dobili su pomoć i ono što je važno jeste da odgovorimo na to pitanje i ovde u plenumu. Zašto država pomaže penzionerima? Pa, zato što smo mi ovu državu dobili od njih, zato što su oni ovu državu gradili i zato što su shvatili one teške mere koje su bile kada smo mi počeli one mere finansijske konsolidacije. Vi ste, ministre, ako se ne varam, rekli da je to terapija koja je bolna, ali je neophodna u jednoj od brošura koju je izdala SNS. Zato su ove godine i povećane penzije u iznosu od 5,5%, i pored finansijske pomoći koju su naši stariji sugrađani dobili prošle godine i koju dobijaju svake godine, uz stalna povećanja, u februaru će dobiti tih 20.000 dinara. Ali, to ne znači da mi ne vodimo računa o mladima. Predlog zakona o kome mi danas pričamo se upravo odnosi na finansijsku pomoć mladima. Prvi put mi pričamo o nekom zakonu koji se odnosi na finansijsku pomoć gde su uključena i maloletna lica. Zašto to kažem? Ovaj zakon se odnosi na lica od navršenih 16 pa do navršenih 29 godina. I svi oni će nakon prijave, dakle kad se prijave, imati mogućnost, odnosno dobiće već u februaru po 100 evra od države jednokratne pomoći. To je primer politike koju predvodi Aleksandar Vučić, to je primer politike gde mi delima pokazujemo da vodimo računa o svima, da vodimo računa i o privredi i o mladima i o našim najstarijim sugrađanima. Samim zakonom se jasno definišu i kriterijumi i rokovi, ja ću kratko pomenuti. Dakle, već od 1. februara se kreće u isplatu svima onima koji su se prijavili, kriterijumi su sledeći. Svi oni koji imaju navršenih 16 godina do onih koji imaju navršenih 29 godina imaju pravo da se prijave, a sam princip je jako jednostavan. Dakle, ostavi se broj lične karte, matični broj, izbor banke. Ukoliko lice, na primer, nema iz nekog razloga otvoren račun u banci, može samo da naglasi koja je banka u pitanju i onda će mu Republika Srbija otvoriti račun, a on će uz ličnu kartu moći da pokupi iznos koji je dobio. U susret vikendu i referendumu, smatram da je još jako važno za sam kraj ovo da pomenem, ja ću iskoristiti svoje pravo da podsetim sve građane Republike Srbije na važnost ovog referenduma i da još jednom ponovim one najvažnije činjenice. Pre svega, mi smo nebrojeno puta govorili da je referendum koji je u domenu pravosuđa i da se jedino tiče pravosuđa, da preambula Ustava Republike Srbije nije predmet ovog referenduma, dakle, da Kosovo i Metohija kao takvo ostaje sastavni deo Republike Srbije, teritorijalni integritet se ne menja, suverenitet se ne dira itd. Zašto to govorim? Zato što su ponovo u medijima pojedinim maliciozni komentari koji govore da je ovo referendum o svemu onome, osim o onome o čemu zaista jeste. Jeste o domenu pravosuđa. Zato što onaj ko kaže drugačije, taj pod jedan – ili ne zna, pod dva – ili laže ili pod tri – ne mari za istinu. Zašto je važno usvajanje referenduma za građane Republike Srbije? Pre svega, potvrđivanje referenduma bi značilo smanjenje uticaja političkih stranaka na pravosuđe, s druge strane znači nastavak evropskih integracija Republike Srbije, a svi dobro znamo da je evropski put i put evropskih integracija nedvosmisleni stav kada je u pitanju stav Republike Srbije, a celokupna procedura koju smo mi sproveli kao odbor, ja sam član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, mogu slobodno da kažem da je bio i transparentan i inkluzivan, apsolutno svaka naša sednica se nalazi i dostupna je i na Jutjub kanalu Narodne skupštine Republike Srbije, sve je apsolutno dostupno, sve je transparentno. Ovim putem bih zamolio sve građane Republike Srbije, naravno i mlade, da se informišu na relevantnim mestima, dakle da imaju relevantne činjenice pre nego što izađu u nedelju da iskažu svoj stav po pitanju referenduma, da to ne rade po društvenim mrežama, jer po društvenim mrežama možemo da nađemo da je referendum koji se tiče „Rio Tinta“, što apsolutno nije istina, možemo da nađemo da je referendum koji se tiče subvencija za poljoprivrednike, što takođe nije istina, dakle, referendum koji se tiče pravosuđa. Mladi hoće da vide da Srbija napreduje. Zato što ukoliko mladi pogledaju, ukoliko se sete 2012. godine, kada je stopa nezaposlenosti iznosila 25,9%, a među mladima je bilo čak 50% nezaposlenih mladih, šta su oni tada imali? Kakvu su ideju imali da li će ostati ili neće? Šta je njih motivisalo da ostanu? Sada je stopa nezaposlenosti 10%, stopa nezaposlenosti među mladima je danas duplo manja. I pored svega toga, Republika Srbija danas daje i poreske olakšice i uvodi dualno obrazovanje i evo danas pričamo čak i o davanju tih 100 evra pomoći svim mladima. Zato je danas stopa nezaposlenosti mnogo manja nego 2012. godine i generalno i među mladima. Sve to znači oporavak ekonomije, da imamo veće investicije, jer onda možemo više da gradimo. Evo i ja da vas pitam, ministre, ko još danas u Evropi, možda u svetu, gradi 10 auto-puteva i brzih saobraćajnica? Ko je uspeo da otvori preko 250 fabrika gde je jedan veliki deo fabrika bio otvoren u toku godine kada su se svuda fabrike zatvarale? Pa, upravo predsednik Vučić, predsednik Vučić sa svojim timom. Ministre, sledeći politiku predsednika Vučića smatram da je Vlada Republike Srbije postavila izuzetno velike ciljeve. Srbija je danas naučila da pobeđuje na raznim poljima, ne samo u sportu. Navikla je da pobeđuje i u ekonomiji i Srbija danas nije bila ono što je bila 2012. godine, nikada to neće ni biti. Mi živimo danas u Srbiji u kojoj odlučuje narod. Zbog svega navedenog, ja ću u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona, a uveren sam da će to uraditi i koleginice i kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, jer to pokazuje kako pratimo politiku predsednika Aleksandra Vučića. Reč ima narodni poslanik dr Boban Birmančević. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, poštovane kolege, poštovani građani Srbije, da na početku svima čestitam novogodišnje i božićne praznike, poželim sve što želim svojoj porodici, što želim svojima to želim i celoj Srbiji. Bitno je da na ovom putu koji je trasirao Aleksandar Vučić jednostavno imamo ozbiljne i odgovorne ljude, da donosimo ozbiljne i odgovorne zakone i da se ti ozbiljni i odgovorni zakoni primenjuju. Meni je izuzetno drago što ovu Novu godinu počinjemo jednim ovakvim zakonom, specifičnim zakonom, jedinstvenim u Srbiji ikada. Naravno, evo i predloga da svaku Novu godinu počnemo sa podsticajem za mlade od 16 do 29 godina, ako bude moguće da ga, eto, planiramo, da ne moramo da zakazujemo posebnu sednicu, da svaku sledeću Novu godinu počnemo sa podsticajem za mlade. Onoliko koliko država bude u mogućnosti, ali divan je razlog zbog koga smo se danas sastali i naravno očekujem da svako normalan glasa za podršku ovom zakonu. Kada pričamo o podsticajima mi konačno, eto, nije to neki veliki iznos, može se tumačiti na različite načine ali je svakako pokazatelj da ova država brine o svim sugrađanima, o najmlađima, o mladima ali i o najstarijima. Ono što se ponavljalo i može se to smatrati svakako i kontinuitetom i ovog ministarstva, ali i ove Vlade i pre svega kontinuitetom politike Aleksandra Vučića a to je da se pomoć da svima onima kojima je pomoć potrebna i da ta pomoć iz godine u godinu bude u sve većem obimu i da bukvalno obuhvati sve. Odluke da za prvorođeno dete se dobija 10 puta više nego što se ikada dobijalo i odluka da se penzionerima pomaže bukvalno kvartalno ili nekoliko puta u toku godine, je odluka koja pokazuje da brinemo o svojima i najmlađima i mladima i najstarijima. Kada je ovaj zakon u pitanju stvar je vrlo jednostavna, svi oni koji hoće i koji treba da dobiju pomoć dovoljno je da se prijave svojim jedinstvenim matičnim brojem i ličnom kartom i ta pomoć će im biti uplaćena bukvalno u roku od 15 dana, odnosno već od 1. februara. Važna je i značajna mera pre svega zbog toga što je, siguran sam, jedinstvena u ovom delu Evrope a možda i u svetu. Sve ono što radi Aleksandar Vučić čini mi se da je u mnogome jedinstveno za ovaj deo Evrope, svakako, ali kada imamo u vidu situaciju svetske ekonomske krize ali i kovid krize, iskombinovane jedna sa drugom, jednostavno odgovor Aleksandra Vučića i države Srbije će se, siguran sam, izučavati na fakultetima, jer ovo što je uradio Aleksandar Vučić zaista je, moglo bi se reći, čudo neviđeno. Da neko u trenutku kada su svi u drugim državama, posebno u zemljama u okruženju gledali kako da sastave kraj sa krajem, kako uopšte da nabave bar jednu vrstu vakcine ili u početku opreme i zaštitna sredstva za borbu protiv kovida, mi smo u isto vreme imali prvi ili među prvima u Evropi i opremu i vakcine i to tri ili četiri i prvi lekove koji se pojave. Znači, na najbolji mogući način smo odgovorili na kovid krizu. Sa druge strane, nikad više gradilišta, nikad više novih objekata, novih projekata i novih fabrika. Kada pogledate, prosto ne može da se nađe jednostavan odgovor kako je jedna država uspela da odgovori na tako teške prilike i teške uslove. Odgovor je vrlo jednostavan to je Aleksandar Vučić. Ono što je takođe bitno, to je da sve one granice koje je pomerao Aleksandar Vučić i ciljevi koji su postavljeni i koji su zaista u prvom trenutku izgledali nedostižni i nemogući, ti ciljevi su dostignuti ali se granica bukvalno iz meseca u mesec iz godine u godinu podiže na jednu lestvicu više, a svaka lestvica više je veći standard, veća sigurnost i jača država Srbija. Vrlo je zanimljivo i prosto opozicija, ja ih lično ne bih nazivao opozicijo, jer da bi neko opozicija, on mora bar pričati o tome da želi da pomogne svojim sugrađanima, a ova opozicija i ovo ne radi. Ova opozicija ima jedinu želju da dođe na vlast po svaku cenu, bez politike, bez podrške i bez izbora. Nijedno od ta tri uslova ne može biti ispunjeno da bi oni došli na vlast, jedini način je da imate podršku građana, jer kada imate podršku građana onda možete sve. Upravo, SNS, Aleksandar Vučić ima tu podršku građana, ima apsolutnu podršku i zahvaljujući tome donosi odluke koje su u najboljem interesu svakog građanina i države Srbije. Ono što je zanimljivo, to je upravo budžet. Budžet koji u vreme Aleksandra Vučića, ali i u vreme ovog ministra, ove Vlade, može da donosi odluke i mi tim odlukama možemo da pomognemo svima kojima je pomoć potrebna. Jednom rečju, imamo budžet iz koga možemo da uradimo sve. Kada kažem sve, to bukvalno tako i znači, nove bolnice, novi auto-putevi, nove škole, nove sportske hale, novi objekti. Između ostalog, centri za socijalni rad su bili zaboravljeni, domovi kulture, domovi zdravlja, sve ono što su drugi zatvarali mi kao država renoviramo, obnavljamo i ponovo vraćamo u život. Konačno su ljudi počeli da ostaju i u selu i da upravo zahvaljujući podsticajima za poljoprivredu i za mlade, za mlade bračne parove, nađu razloga i nađu motive i snage i naravno za sve to su im potrebna sredstava. Imaju kome da se obrate. Imaju ministarstvo koje će im pomoći i imaju Narodnu skupštinu koja će one zakone koji su i interesu njih upravo i izglasati. Taj isti budžet u vreme Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Tadića, cele te lopovske ekipe, jer drugačije se ne mogu nazvati, imajući u vidu šta su radili, u to vreme, iz tog budžeta ništa nije moglo da se uradi, osim da desetak ljudi postane enormno bogato, a u isto vreme građani Srbije da ostanu bez svojih radnih mesta, bez fabrika, bez budućnosti i što je najgore bez bilo kakve šanse da bilo šta urade za sebe i svoju porodicu.

Znači, osnovna razlika između ovog budžeta u zadnjih deset godina i budžeta prethodnih 12 godina, je što se onaj budžet trošio u interesu male grupe ljudi, što je budžet služio samo za izvlačenje para u privatne džepove, sa druge strane budžet zadnjih deset godina služi isključivo samo u interesu građana i kao što u svakoj porodici i u svakoj fabrici, u svakom društvu ili udruženju bitno je ko vodi, tako je bitno i ko vodi ovu državu Srbiju. Vodi je Aleksandar Vučić, vodi je na pravi način. U ovoj godini, sada je januar mesec, očekujemo ponovo, koliko god to izgledalo nemoguće, rast veći nego prošle godine, a već iduće godine rast veći nego ove godine. Tako sam počeo svoje današnje izlaganje, a završiću ga na isti način, evo predloga za ministra finansija, da svaku novu godinu počnemo podsticajem za mlade od 2016. do 2019. Reč ima narodni poslanik Nikola Lazić. Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, građani Srbije, danas raspravljamo o Predlogu zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica bolesti Kovid - 19, izazvane virusom SARS-CoV-2. Ova mera pomoći samo je još jedan dokaz koliko država misli na mlade, da je politika okrenuta ka poboljšanju položaja mladih. Za SNS je najvažniji i najhitniji zadatak demografski oporavak zemlje kroz biološku obnovu, stratešku, ciljanu i efikasnu podršku porodiljama, majkama i porodicama sa decom, briga o mladima i stvaranje jasnih podsticaja za njihov ostanak u Srbiji, zato što su mladi budućnost naše zemlje. Do predsednika Aleksandra Vučića niko do sada nije pružio ovakav vid podrške i podsticaja mladima. Država se u poslednjih par godina, od kad je predsednik Vučić na njenom čelu, na neuporedivo odgovorniji način bavi temom novčane podrške svim kategorijama, koja je iz godine u godinu sve veća. Kako je predsednik Aleksandar Vučić i obećao od 1. januara 2022. godine, svi roditelji sa prvorođenim detetom su dobili i dobijaće 300.000, što je tri puta više od dosadašnjih 100.000 dinara, a tu su i povlastice za roditelje studente, za koje ne važe ispitni rokovi, bespovratna pomoć roditeljima, mladim bračnim parovima za kupovinu stana do 20.000 evra. Na osnovu svega navedenog, svima je jasno i nesporno da se danas više nego ikada ulaže u mlade. Stopa nezaposlenosti danas je negde oko 10%, dok je 2012. godine ona bila 25,9%, znači, svaki četvrti građanin Srbije je bio nezaposlen. Zato je i logično da su mladi iz Srbije tada odlazili, tražeći bolju budućnost. Ali, zato mladi danas ostaju u Srbiji i rade u svojoj zemlji, zato što je ova vlast omogućila da se zaposli hiljadu doktoranata, zato što danas imamo četiri naučno-tehnološka parka, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, zbog programa Vlade "Moja prva plata" i zbog mnogo još čega. Mladi su jedan od najvažnijih stubova naše zemlje i zato mi nikada nećemo prestati da ulažemo u bolju budućnost Srbije. Veoma sam ponosan i srećan što vidim da su mladi pronašli utočište u kancelarijama za mlade, što gradskim, tako i opštinskim i danas kancelarije nikada bolje i efikasnije nisu radile. One su do 2012. godine praktično bile neprimećene, niko nije ni znao da postoje. Naša politika je i da se postigne suštinska ravnopravnost žena, bez obzira na godine života, na društveni, profesionalni ili porodični status. Sve ovo pokazuje da iza predsednika Aleksandra Vučića i SNS stoje rezultati, naporan rad i briga o svim našim građanima. Onda se pojave kojekakvi politički fosili koji su ovu zemlju ostavili pred bankrotom, oni sa preko 619 miliona evra građana Srbije u svojim džepovima, oni zbog kojih su mladi odlazili iz naše zemlje, oni koji su tukli svoje žene, kojekakve Marinike, kojekakvi Jeremići, Đilasovci, ostali tajkuni koje građani Srbije više ne žele. E, takvi danas sebi daju za pravo da nas kritikuju. Jeste da nas kritikuju bez ikakvog pokrića i sramote, ali, donekle smo i navikli na to, jer njihove prazne priče jesu jedino što umeju. Ali, mene više interesuje kako oni bez imalo srama konstantno se bave prljavim lažima, pretnjama? Koliko smo puta mogli da vidimo u tajkunskim medijima imena Aleksandra Vučića, njegove porodice, članova SNS i to u najpogrdnijem mogućem kontekstu? Takvi hoće da se vrate na vlast. Bolje vam je da ostanete tamo gde su vas građani 2012. godine i poslali, u mračnoj i političkoj prošlosti, zato što je Srbija danas jaka i stabilna ekonomska zemlja, zato što Srbija nikada neće više klečati, zato što se Srbija neće više povlačiti pred najgorima i zato što neće dopustiti da ponovo pljačkaju našu zemlju. Za tri meseca će građani pokazati šta je najveća pobeda, pobeda za Srbiju, pobeda "Za našu decu" Predaja nikada nije bila opcija. Živela Srbija! Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, tema je svakako lepa i vredna pažnje. Kao što reče jedan od mojih kolega, i jedan dobar razlog da se započne godina, rad Narodne skupštine bez obzira što očekujemo uskoro i republičke izbore. Ali, gospodine ministre, nisu svi radosni zbog ovoga što mi danas radimo. I hajde što nisu radosni, to mogu da razumem, ali ne mogu da razumem nešto drugo zašto vređaju našu najmlađu populaciju. Znate šta oni kažu za ovo što mi danas radimo? Mi dajemo 100 evra našim građanima koji imaju od 16 do 29 godina zato što tu imamo najmanji broj simpatizera i glasača, pa želimo sa tih 100 evra da kupimo njihove glasove i njihovo poverenje za budućnost. Kad bi meni neko rekao da ću da glasam za nekoga za 100 evra, verujte, pao bi mi mrak na oči, ne znam kako bi se to završilo. Nisam nešto različit od većine građana Srbije. Postoji nešto što se zove čast, što se zove obraz, dostojanstvo. Ne prodaju se neke stvari za 100 evra. Neka stvari nemaju cenu. Ali, tabloidi u vlasništvu Dragana Đilasa i Šolaka uporno pokušavaju da naprave nezadovoljstvo kod građana zato što, eto građani će nešto dobiti od države i biće manje za njih ukoliko i kada dođu na vlast. E, zato se oni najviše sekiraju. Gospodine ministre, svaka dobra stvar prema građanima Srbije ovde je bila od strane bivšeg režima jako napadana. Vi ste započeli kao aktuelni gradonačelnik, ovde su napadali da je ceo taj projekat izmišljen, da mi nekom privatnom investitoru poklanjamo nešto što pripada gradu Beogradu, što pripada Beograđanima, kao da će to neko da odnese, stavi na svoja leđa i odnese. Razlog je bio da se bilo koji projekat, bilo šta što može biti uspeh, ne vlasti, nego uspeh Srbije i Beograda, jer Beograd je prestonica Srbije, ne desi, jer, šta god da se dobro dešava u Srbiji manje su šanse da ponovo na vlast dođu dva Dragana, jedan Šolak, a drugi Đilas.

Setite se samo kako su nas napadali zbog bolnica koje smo nasledili 2012. godine, događaji o kojima pričam su bili 2012. i 2013. godine, kada su nam bolnice bile urušene, kada nisu obnavljane, renovirane decenijama, pa su nas napadali, čak i onaj sajt „Bebac“, čini mi se, vidite pod kakvim uslovima naše majke rađaju decu.

Sad kad imamo izgrađene bolnice, kad imamo izgrađena porodilišta, kad smo poboljšali kvalitet života na teritoriji Republike Srbije prva priča je bila – džabe vam sve to, građani Srbije napuštaju Srbiju. Radovali su se i likovali kako se to dešava. Po podacima „Eurostata“ za 2018. godinu prvi put je bilo da se više građana Republike Srbije odjavilo sa teritorije EU nego što se prijavilo. Izmislili su drugu priču. Sad kažu – džabe vama bolnice i porodilišta kad tu nema ko da radi, jer su svi doktori, svi tehničari Srbije napustili Srbiju i to je veliki neuspeh. Neće da kažu ono što je realno istina, da samo pogledamo koliko se zaposlilo u sektoru zdravstva poslednjih godina, posebno od kad je bila pandemija Kovida. Ja znam za moj grad Požarevac, da je blizu 100 tehničara zaposleno u poslednjih dve godine. Znači, nije tačno. Ali, šta god da uradite morate da budete napadani. Šta god da je dobro za Srbiju, loše je za njih i njihove šanse i percepcije da dođu na vlast. Setite se, gospodine ministre, tada ste bili još gradonačelnik Beograda, kako smo bili napadani 2014. godine za čuveni program mera fiskalne konsolidacije. Napadani smo od bivšeg režima, koji predvode Đilas i Šolak, da penzionerima otimamo njihove zaslužene i stečene penzije suprotno zakonu i Ustavu. Evo, gospodine ministre, prosečna penzija 2008. godine, za vreme njihove vlasti, je bila 217 evra, 2009. godine 211 evra, 2010. godine 193 evra. Pa, ko je oteo penzije građanima Srbije, bez zakona, bez ičega, prevarama? Kako je to smanjena penzija za 25 evra prosečno? Nije to malo, to je preko 10% Onda nisu brinuli o penzionerima i o interesima građana Srbije. Godine 2012. je 204 evra bila penzija, ali to nije njihova zasluga, bila bi daleko manja, jer to je na kursu u evrima 112, 113, 114. Samo da podsetim građane Srbije da je 5. avgusta 2012. godine kurs evra bio 119,80, pa izračunajte nominalno 23.000 koliko je u evrima i koliko bi bila prosečna penzija na teritoriji Republike Srbije. Na kraju, 2021. godine prosečna penzija je bila 250 evra, ali to je nešto što ne smete da kažete. To je rezultat kojim ne smete da se pohvalite, zato što ćete opet da dođete u situaciju da vas neko optuži kako to radite zbog izbora i pred izbore i da je to jedina politika koju ima SNS. Ne smete da kažete da se pravi 10 autoputeva. Ne smete da kažete šta ste izgradili. Izmišljaju funkcionerske kampanje, zato što su njihovi predsednički kandidati išli samo po štalama. Nemam ništa ni protiv toga, ali nisu imali ni jednu kapitalnu investiciju da pokažu građanima Srbije, pa im je preostalo da miluju i maze telad. Kažem, nemam ništa protiv, ali to može da bude samo jedan deo kampanje za predsednika, a ne kampanja. To je bila njihova kampanja. Valjda su mislili da smo svi mi u Srbiji goveda, a oni su vrhovni čobani i pastiri, pa će oni da nas vode. To pokušavaju i danas. I šta god da uradimo, uvek će da izmisle nešto novo i da postave nove zahteve. Kada su svi oni opravdani razlozi koji su postojali otklonjeni, da li su prestale blokade autoputa? Nisu. Hoće li da se radikalizuju? Hoće. Cilj nije ni životna sredina, cilj nije ni „Rio Tinto“, cilj je vlast, jer to kako oni brinu o životnoj sredini, govori nam kako su brinuli o građanima Srbije, ili su valjda smatrali da ako nema fabrika, nema radnih mesta, nema ni zagađenja. Možemo da razmatramo o tome, ali kako to građani sve siromašniji, a oni sve bogatiji? Pazite, Dragan Đilas je bio ministar za Nacionalni investicioni plan. Mlađe kolege poslanici, a i ovi o kojima danas raspravljamo kad je u pitanju ova pomoć, ne znaju šta je to. To je bio jedan vid ministarstva koje je bilo zaduženo za domaće investicije, odnosno javne radove, za izgradnju puteva, auto-puteva, mostova, rekonstrukciju pruga, aerodroma. Da li je Đilas nešto od toga uradio? Jel otvoren neki auto-put? Jel otvorena neka bolnica? Jel napravljena neka nova škola? Nije ništa od toga. Pa je valjda zbog toga imao amneziju kako je on bio samo gradonačelnik grada Beograda. Kada smo obezbeđivali pomoć svim građanima koji su bili punoletni u 2020. godini, moram da podsetim sve svoje kolege, pa i vas, gospodine ministre, kakve su sve bile debate ovde u Narodnoj skupštini i kakve je sve probleme pravio bivši režim da ne dođe do toga, jer su opet govorili, Bože moj, o nekakvoj kupovini glasova. Ako im kažete danas da je rast BDP-a u Srbiji u 2021. godini bio preko 7%, oni će da kažu to je zato što smo imali pad u 2020. godini od 0,95% Samo ne znam, evo, recimo, jedan podatak, ako je to bio pad od 0,9% u 2020. godini, pa smo zbog toga imali visok rast u 2021. godini, da vidimo kako to izgleda za vreme njihove vlasti. Znate koliki im je bio rast? Po toj njihovoj teoriji, koju samoprozvani ekonomski stručnjaci Dragana Đilasa i Šolaka prezentiraju građanima Srbije, očekuje se da bi rast bio oko minimum 10% u 2010. godini, posle pada od 2,7% Kud ćete nižu bazu nego što je bila 2009. godine?

Međutim, možda će to u nekom trenutku morati i oni sami među svojim građanima i na nekim izborima da podnesu te rezultate. Evo, imate danas i jednu kampanju, koja je, po meni, jako zanimljiva, a to je protiv referenduma kojim se menja način izbora nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija. naslušao sam se raznih gluposti oko Kosova itd. E, sad, pošto ipak građani Srbije nisu ni glupi, ni ludi, morali su nešto da izmisle, pa su izmislili da nije vođena javna rasprava. Više puta je bila, čak i ovde u Narodnoj skupštini. U javnoj raspravi su učestovali stručna javnost, to niko ne može da ospori. Došli smo do nekog teksta amandmana koji se upućuje građanima na izjašnjavanje i proveru. Onda imate jednu situaciju da vas napadaju zbog toga zašto vi želite da povećate samostalnost i nezavisnost nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija. Znate zašto? Zato što neće moći da sprovedu više nikad onu reformu pravosuđa kakva je bila 2009. i 2010. godine. Biće mnogo teže, moraće ponovo da pitaju građane, a sve se nadaju da će na neki način, nekim čudom, nekom revolucijom, nekim scenarijom kakav je bio ukrajinski ili u Severnoj Makedoniji ili sada, nedavno, u Kazahstanu da dođu na vlast. Zaboravljaju da se na vlast u Srbiji dolazi samo izborima. Pa, prema tome, građani Srbije neka budu mirni. Donećemo zakon, izglasaćemo zakon za naš najmlađi deo populacije, da njima dajemo podsticaje za borbu protiv korona virusa. Svima je ta borba došla preko glave, ali moramo da izdržimo zbog javnog zdravlja. Moramo da budemo spremni da kada ova pošast prođe, nastavimo da obnavljamo i izgrađujemo Republiku Srbiju, kao što smo to radili i u teškim vremenima dok je bila korona. Moram da podsetim građane Srbije da je u toku 2021. godine nivo stranih direktnih investicija bio skoro četiri milijarde ili tačnije 3,9 milijardi, pa bih voleo da mi neko kaže da li je u skorijoj ili u nekoj daljoj prošlosti bilo više investicija na teritoriji Republike Srbije nego što je to bilo 2021. godine, što samo nama pokazuje da se Srbija nalazi na pravom i ispravnom putu i da ne želi više da se vraća u vreme lopuža koje su predvodile Srbiju za vreme Dragana Đilasa i Šolaka?

Zahvaljujem, predsedavajuća. Poštovana ministarka sa saradnikom, uvažene koleginice i kolege, poštovani građani Republike Srbije, na samom početku čestitao bih svim građanima naše zemlje božićne i novogodišnje praznike i moram da kažem da od početka pandemije korona virusa, znači od marta 2020. godine, skoro dve godine, država Srbija je izdvojila preko 8,5 milijardi evra, što čini 18% BDP za naše građane i privredu, kako bismo ublažili negativne posledice korona virusa na našu zemlju. Moram da kažem da smo u tome i uspeli, a uspeli smo zbog toga zato što je naša ekonomija ojačala. Strane direktne investicije su u 2020. godini iznosile 3,1 milijarde evra, a u 2021. godini rekordnih 3,9 milijardi evra. Ovakvom politikom koju predvodi Aleksandar Vučić, izgradili smo bolnice, da podsetim samo građane tri kovid bolnice i gradimo opšte bolnice u čitavoj zemlji, škole, vrtiće, putnu infrastrukturu, u ovom momentu preko deset autoputeva, fabrike, preko 250 fabrika. Razvili smo našu zemlju za samo 10 godina, od 2012. godine i to nastavljamo i dalje da radimo. To građani Srbije prepoznaju. Građani Srbije prepoznaju rad, marljivost, stručnost, napredak i oni ne žele da se vrate u vreme žutih, da kažem, fudbalskih tajkunskih hobotnica Đilasa, Šolaka, Jeremića, koji su nam razorili i rasprodali zemlju. Ovako jaka država ne zaboravlja svoje građane i nikada i neće. U vreme ove pošasti koja zadesila čitav svet, Srbija je pored vakcina, koje je obezbedila na vreme, i to četiri vrste da građani mogu da biraju, setimo se samo da je pomogla kako građane, tako i privredu i dalje pomaže. Osim onih 100 evra koje su svi punoletnih građani dobili prošle godine, država je opredelila dodatnih 80 evra za sve punoletne građane, penzionerima 130 evra, i takođe za penzionere početkom februara 2022. godine, tačnije 10. februara, kako je rekao ministar Mali, biće isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 20.000 dinara. Mi mislimo i na mlade. Pored Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koji smo usvojili krajem prošle godine i koji će dati efekta, siguran sam veoma brzo, jer cilja, što se kaže, pravo u metu i pomaže mladima da se ostvare kao roditelji, mi mislimo i na naše građane do 16 do 29 godina, koji su pogođeni pandemijom sve više. Želimo da im pomognemo dok se ne snađu na tržištu rada i ne zaposle. Gospodo draga iz bivše vlati, zovite vi tu pomoć kako god želite, "helikopter novac" ili kako je vama volja, bitno je da mi pomažemo našim građanima, a ja vas mogu da pitam Dragane Đilasu, Šolaku, zašto niste mislili na građane Srbije dok ste bili na vlasti i pomagali im, već sada od njihovih para kupujete fudbalske klubove po Engleskoj? Vi se građanima Srbije smejete direktno u lice, ali će vam isti ti građani pokazati na izborima gde se nalazite. Na sve ovo neko će reći kako se državno rukovodstvo naše zemlje dodvorava građanima pred izbore u aprilu, što zapravo nije tačno, a ja ću samo da podsetim naše građane na činjenicu da smo 2014. godine imali vanredne parlamentarne izbore kao što ćemo da ih imamo i sada i to neposredno pred održavanje izbora državno rukovodstvo je sprovelo mere fiskalne konsolidacije, odnosno smanjili smo penzije i plate i dobili smo izbore. Na kraju, biću kratak, samo da rezimiram, prošle godine državno rukovodstvo na čelu sa predsednikom, Aleksandrom Vučićem, je novac građana Srbije, preko 600 miliona evra, usmerilo građanima Srbije. dok je bivši režim Dragana Đilasa preko 600 miliona evra građana Srbije izneo iz zemlje na egzotične destinacije, kako bi kupovali fudbalske klubove u engleskoj premijer ligi, pa neka na osnovu toga sami građani procene ko radi bolje i u čijem interesu. Na samom kraju, pozivam građane Srbije da izađu na referendum u nedelju, 16. januara i zaokruže "Da" za još nezavisnije pravosuđe i pravosuđe koje više nikada da ne bude kao ono iz 2009. godine u vreme bivše vlasti. Živela Srbija! Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, čini mi se da je Linkoln rekao "Vlada naroda iz naroda za narod", tako da smo mi u praksi u Srbiji to i dobili i kad uporedimo 2012. godinu i ovu, videćemo da prethodna vlast nije delila nikome ništa, oduzimala je od koga je sve mogla da stigne, a prilikom podele vodila je računa da to podele samo sebi, odnosno da podele između sebe, srazmerno funkcijama i moći koje su u tom trenutku imali. Koliko vidim, Dragan Đilas je bio najveštiji u toj podeli i oni nisu znali kako se novac stvara, znali su samo kako se taj novac između njih deli. Nismo živeli od zarađenog, uglavnom smo živeli od prodaje imovine i od zaduživanja. Kada govore o dugovima koje Srbija trenutno ima, oni zaboravljaju da sem duga od 17 milijardi koji su ostavili, da su ostavili kamatne stope od 6% Zaboravili su i pri tome da su celu društvenu imovinu prodali za 6,7 milijardi i da je to zaduženje zahvaljujući tome bilo nešto manje, znači bilo 17 milijardi. Ako uzmemo da su potrošili društvenu svojinu, ako uzmemo pri tome da nam je londonski pariski klub otpisao preko četiri milijarde evra, da su i to popunili vrlo brzo, kada uzmemo i donatorsku podršku koja je bila takođe između četiri i pet milijardi, na onih 17 milijardi koje su ostavili, treba im dopisati i ovih 15 milijardi od donatorske podrške, od pariskog londonskog kluba i od prodaja gotovo kompletne društvene imovine u privatizacijama koje su bile, kako to zovu "burazerske" i u kojima su prodavali neke fabrike, šećerane za tri evra komad. Dakle, ti prihodi, em je društvena imovina prodata ispod cene, em su novac potrošili a da pri tome nisu stvorili nova preduzeća i nisu stvorili novi privredni ambijent. Nije bilo fabrika koje su trebale da stvaraju novac. Imali su samo jednu veliku "žutu fabriku" koja je trošila novac. Danas je budžet u odnosu na 2012. godinu veći za 100% Znači, umesto 750 milijardi, govorim napamet sada je to 1.500 milijardi, a budžet se puni iz realnih izvora i pokušaću da objasnim i kako. Dakle, u odnosu na fond plata koji je onda bio sada je fond plata uvećan za više od dva puta. Ukoliko su oni u toku godine u fondu plata trošili maksimalno negde od šest do šest i po milijardi sada je fond plata negde, čini mi se, na godišnjem nivou oko 14 milijardi. Fond penzija je u ovom trenutku negde oko šest milijardi. U njihovo vreme penzije su dotirane sa 48%, što znači da nije bilo uplata zaposlenih u PIO fond, nego se to dotiralo iz budžeta sa 48% Trenutno su dotacije za penzije iz budžeta Republike Srbije nešto ispod 20%, što govori o tome da je broj zaposlenih daleko veći nego što je bio 2012. godine i da to govori o onom povećanom fondu plata o kome sam već govorio. Naravno, kad narod ima više para, i treba da ima još više, onda on i više troši, to se vidi u našim prodavnicama, trgovinskim lancima, putevima, itd. onda i prihodi rastu i ja verujem da ovo sad kad podelimo mlađim osobama, kad podelimo kasnije penzionerima da će se na određen način jedna petina automatski kroz 20% PDV vratiti u budžet Republike Srbije, a mnoge akcizne robe će doprineti da to bude više od 20% Dakle, došli smo u vreme kada Vlada ne mora samo, država, da uzima, već da može i da deli. Kad smo već kod podele novca prvo apelujem na ministre i na Vladu Republike Srbije i nosioce izborne liste da razmisle malo više o prehrambenoj sigurnosti i prehrambenom suverenitetu ove zemlje, što nosioci izborne liste, odnosno predsednik Republike Srbije čini i da u ovom trenutku moramo da posvetimo pažnju pripremi prolećne setve, jer novac treba ne samo deliti, već ga prethodno i zaraditi i poljoprivreda je veoma bitna i u ovom trenutku hrana i te kako je značajan potencijal ove zemlje i ona garantuje, sem prehrambene sigurnosti stanovništva, garantuje i to da će imati višak hrane, odnosno da ćemo biti prehrambeno suverena zemlja u odnosu na CEFTA tržište, pa i neka druga tržišta. Onaj koji ima višak hrane sigurno ima neku vrstu političke moći nad onima koji u okruženju nemaju dovoljno hrane. Najslađi plodovi su sopstvene bašte i zato apelujem da se u pripremi setve nađe novac i dodatno subvencionišemo mineralna đubriva. U ovom trenutku poljoprivrednici isporučuju kroz Direkciju za robne rezerve, isporučuju narodu brašno po 30 dinara, a u ovom trenutku mineralna đubriva koja su neophodna za setvu i za dobre prinose, a da podsetim da smo mi značajan izvoznik i da mi spadamo u prvih 10 izvoznika pšenice i kukuruza i da prolećna setva sledi, proizvodnja suncokreta, uljarica, proizvodnja šećerne repe, itd. nam sledi, da bi rod bio bogat treba nam i odgovarajuća količina mineralnog đubriva. U ovom trenutku đubrivo mineralno je skuplje četiri puta od brašna, znači četiri puta od pšenice, četiri puta od brašna koje pekarima isporučuje država kroz Direkciju za robne rezerve. Da bi nam rezerve bile pune, da bi imali dobre prinose moramo prihraniti pšenicu i moramo u setveni sloj prilikom setve kukuruza, šećerne repe, setve, uljarica, itd. moramo da ubacimo određenu količinu azota i to košta. U ovom trenutku je mineralno đubrivo sa neodrživom cenom evro kilogram, što u odnosu na cenu pšenice može da bude i do četiri kilograma i zato je moj apel na Vladu Republike Srbije da na određen način subvencionišemo nabavku mineralnih đubriva dodatno, da se obezbede sredstva jer su ovo vanredne okolnosti. Dakle niko nije mogao znati ni predvideti da će mineralna đubriva verovatno zbog gasa, itd. dostići cenu od jedan evro kilogram u odnosu na to, tona košta hiljadu evra a ako vam je potrebno 500 kilograma đubriva za plodonosnu njivu, onda znači da vas samo setva u mineralnim đubrivima košta 500 evra po hektaru i naši poljoprivredni proizvođači to ne mogu da plate i stoga će pribegavati tome da neće prihranjivati pšenicu, neće u setveni sloj razbacivati mineralna đubriva ili će drastično smanjiti količinu. Preti nam opasnost da izgubimo recimo samo 10% prinosa, na pšenici bi izgubili 200 hiljada tona, na kukuruzu bi izgubili negde oko 600 hiljada tona i na uljaricama uglavnom bi šteta bila negde oko po mom proračunu između 800 hiljada i milion tona, što po 250 evra dobićete manje u izvozu, u prodaji dobićete manje od 250 miliona evra. Moj apel je s obzirom da će ovo sigurno da košta negde oko 150 miliona evra uplate mladima, penzionerima pozdravljam takođe uplatu, ali verujem da novac koji bi se dao za poljoprivrednu proizvodnju da bi se vratio tako što bi recimo za taj državni deo mineralnog đubriva subvencionisani seljaci na leto isporučivali ili u jesen određenu količinu pšenice u razmeni i određenu količinu kukuruza, što bi bilo u pravcu koji je predsednik Republike i nosilac izborne liste ove većine, bilo u pravcu njegovih težnji da se maksimalno obezbedi što veća količina hrane, što veća količina žitarica, da se obezbedi i da država na takav način ima prehrambenu sigurnost i da ima neku vrstu suvereniteta, odnosno da izvozom može da zadovolji potrebe regionalnih tržišta. Da vas podsetim da ukoliko budu prinosi manji zbog sirotinjske prihrane žitarica, ukoliko prinosi budu manji u ovoj količini koju sam rekao, 10%, to za pšenicu i kukuruz znači oko 800 hiljada tona, da ćemo izgubiti deo tržišta zato što ćemo smanjiti izvoz, a kada smanjimo izvoz tako ćemo izgubiti deo tržišta koji trenutno držimo i zauzimamo i zato je moj apel i na ministra i na Vladu Republike Srbije da razmisle da se jedno šest milijardi uputi za subvencionisanje mineralnih đubriva na takav način da učestvuju sa jednom trećinom troška tog đubriva. Na takav način bi se upotrebilo oko 150 hiljada tona đubriva, a što bi donelo prinos – obično jedan kilogram đubriva donese između tri i četiri kilograma žitarica i u ovom trenutku to znači da bi na 150 hiljada tona imali veće prinose, 600 hiljada tona, što ide u onom balansu da ne izgubimo 800 hiljada tona. Da u ovom trenutku kada je cena žitarica 250 evra, a cena đubriva je hiljadu evra, poljoprivrednici nemaju motiv to da rade. Još ako predvide da će biti suša onda taj kilogram đubriva ne donose četiri već dva i po kilograma dodatna i mogu da izgube motiv da ne prihrane poljoprivredne useve, što će rezultirati značajnim gubitkom u izvozu, a i gubitkom određenih tržišta.